Pan předkladatel? Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.